Jelikož se vzděláváním cizinců dlouhodobě sám zabývám, velmi mě zajímá to, jak se k těmto náborovým akcím staví vaše ministerstvo. Co musí lékaři cizinci vědět a umět, jaké jsou zákonné rámce k nabírání lékařů cizinců, existujeli například v daném případě možnost zkráceného vízového procesu, jak vypadá koordinace s Ministerstvem vnitra. Děkuji panu poslanci. Bude mu odpovězeno písemně.